Kdo je pro?

Kdo je proti?

Kdo je pro?

Takže teď dodatečně. Kdo je pro zařazení novely školského zákona jako první v rámci bloku prvních čtení? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji za slovo.